Dalším návrhem pana předsedy Jakoba bylo zařazení bodu číslo 67, sněmovní tisk 165, což je senátní návrh zákona o pobytu cizincům. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro...

Ano. Ale zaznamenala jsem tedy žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Je to v pořádku?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dalším návrhem je návrh pana předsedy Okamury, který navrhuje zařadit nový bod, který zní: Kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin nejrychleji na světě. Je to tak, pane předsedo? Zahajuji hlasování...

Návrh byl zamítnut. Nebudeme tedy hlasovat o jeho pevném zařazení.

Je to tak? Je to tak.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Babiše, který navrhuje zařadit nový bod s názvem Hodnocení plnění programového prohlášení vlády Petra Fialy. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Hlasování číslo 15, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 74, proti 80. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?